Abychom to měli, tak si musíme zvážit, jak moc takových zařízení potřebujeme.

A tak to máte se vším.

Analýza těch dat má v sobě i jeden velmi vážný háček. My potřebujeme mít ta data tak zpracovaná, abychom věděli, jaká je vlastně efektivita tohoto zdravotnictví.

Je to veřejný statek, na to mají lidi právo. A my musíme dosáhnout toho, že tu informaci budou mít.